Myslím, že to je to nejdůležitější.

To je pro mě takové hodně podstatné a přiznám se, důležité, a proto zejména interpeluji pana ministra životního prostředí.

Přitom jsou pravidla, když komise vybere, tak doporučí jednoho, dva, tři, podle toho, kolik je účastníků, a ten ještě nebyl opravdu žádným správním řízením vyrozuměn do té doby.

Vážený pane ministře, doufám, že výše uvedené skutečnosti necháte prověřit opravdu neprodleně, opravdu důsledně a především nestranně. Jsem stále přesvědčena, že bagatelizovat vzniklou situaci není v souladu s principy právního státu, s respektem k zákonu o státní službě i dlouholetým státním úředníkům, kteří se brání či budou bránit soudní cestou. Přitom spoléhat na pomalé fungování nezávislých soudů, protože těch případů je opravdu hodně, a tedy odklad okamžiku, kdy stát za své chyby bude muset vyplácet náhrady, opravdu není rozumné. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni a slovo má pan ministr životního prostředí, který má prostor pro reakci. Děkuji, dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mrzí mě, že vysvětlení, které jsme tam napsali, nestačilo, ale věci se mezitím posunuly a i tak využiji té příležitosti, abych o nich informoval. Především chci říct, že Česká inspekce životního prostředí funguje. Funguje a funguje dobře, není tam žádný problém. Já teď mám nová čísla, předběžně nová čísla za uplynulé období z hlediska počtu kontrol atd., tak mohu říct, že skutečně tam není rozhodně to, co se také objevilo, že Česká inspekce životního prostředí spěje k nějakému rozvratu.

Já jsem vůbec nemusel pana Geusse vybírat výběrovým řízením, protože jsem ho vybíral podle zákona o České inspekci životního prostředí já se za chvilku vrátím i k těm právním souvislostem, které jsou tam klíčové a ten zákon mi vůbec nepředepisuje, abych dělal výběrové řízení.

Co lépe svědčí o tom, že on byl, řekněme, oprávněným vítězem?